Děkuji. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci financování neziskových organizací. Neziskové organizace se každým rokem potýkají s problémem financování. Každý rok žádají o peníze na provoz formou dotačních titulů a už řadu let je situace stejná. Začátek občanského roku je pro mnohé z nich katastrofou, mnohé z nich si berou úvěry, aby mohly zaplatit práci svých zaměstnanců.

Druhá otázka: Jak spolupracuje MPSV s kraji ohledně zajištění financí pro neziskový sektor, aby jeho zaměstnanci a služby nežili v existenční nejistotě? A třetí otázka: Je naděje, že se v příštím roce systém financování pro tuto oblast změní ve prospěch neziskových organizací? Děkuji za vaše odpovědi. Děkuji za vaši interpelaci a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, ano, my si toho jsme vědomi. Ráda bych připomněla, že ten systém, kdy ty dotace rozdělují samy kraje, je poměrně nový. Byl zaveden až za této vlády.

Nicméně teď se změnila příslušná vyhláška, která není našeho ministerstva, ale Ministerstva financí, a tam už ta podmínka není.

Ale to by samozřejmě mělo být splněno každopádně. Děkuji vám. A nyní paní poslankyně Chalánková, připraví se paní poslankyně Šánová. Vážená paní ministryně. Koncem června jste společně s ředitelem Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí pracovně navštívili Norsko a jednali zde s norskou ministryní pro děti a rovné příležitosti Solveig Horne a se zástupci Bufdiru, to jest norského ředitelství pro děti a rodinu. O této skutečnosti jsem se bohužel nedozvěděla ani od vás, ani od doktora Kapitána, ale od norské ministryně Horne, která zjevně vůbec nevidí důvod vaši schůzku tajit. Chci se vás tedy zeptat za prvé: O čem jste jednala s norskou ministryní? Za druhé: Využila jste této příležitosti a zmínila jste se jí, popřípadě po dohodě se svými ostatními vládními kolegy, o možnosti sjednat bilaterální smlouvu o spolupráci ve věcech péče o děti, jak ji navrhl prezident České republiky? Za třetí: O čem jednal doktor Kapitán s představiteli Bufdiru? A za čtvrté: Nakolik se jednání týkalo případu sourozenců Michalákových?

Tak já opět děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, ano, tato návštěva byla stejná jako jiné moje oficiální návštěvy. Samozřejmě že předmětem toho jednání byla i kauza rodiny Michalákových. Co se týče té smlouvy s Norskem, jak jste se vlastně už ptala, nebo jste interpelovala pana premiéra, my se domníváme, že tato smlouva je naprosto nadbytečná, protože nezapomeňte, že Norsko teď se nepamatuji, jestli od června, nebo od července přistoupilo k Haagské úmluvě, a tím pádem podle našeho názoru je to dostatečné. Je opravdu nadbytečná a to jsme takto i řekli na jednání s panem ministrem Zaorálkem panu prezidentovi.

Já se domnívám, že to je to nejdůležitější. A ty informace nejsou vůbec nové. Myslím, že paní poslankyni Chalánkové jsou dávno známé. Prosím. Určitě částečně ty odpovědi jsou přínosné. Chtěla bych jenom upozornit, že ta Haagská úmluva, o které jste hovořila, se nevztahuje zpětně na tyto případy, což by byl právě rozdíl od té prezidentské smlouvy.

To opravdu odporuje mezinárodněprávním úmluvám, kterými je Norsko vázáno. Uvidíme tedy dál. Já chci věřit tomu, že se Česká republika připojí k Evě Michalákové při dalším projednávání tohoto případu u Evropského soudu pro lidská práva, kam bezpochyby tento případ doputuje. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Paní ministryně se nechystá odpovědět? V tom případě půjdeme dál a požádám o interpelaci paní poslankyni Šánovou, a připraví se pan poslanec Šidlo. Dobrý den, vážení přítomní.